Řeknu konkrétní příklady.

Nyní dvě faktické poznámky. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych rád reagoval na slovutného profesora Válka, vaším prostřednictvím. Ano, to je pravda, to, co tady zaznělo. V zásadě ten zákon by měl definovat opravdu obecně ta rozhraní, aby spolu ty softwary mohly komunikovat.

Řada oborů používá zkratky, kterým druhý obor nerozumí. Takže to bude druhá revoluce v tom, že se bude muset dohodnout lékařský stav na tom, aby měl nějaký standardizovaný text, kterému bude rozumět z Brna do Aše. A tam je největší problém. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ano, je to pravda, jedničky a nuly pacienta nevyléčí. To je pravda. Na druhé straně ale myslím všichni, kteří praktikujeme medicínu, víme dobře, jak za poslední roky se enormně navýšila administrativa ve zdravotnictví, a to je ten hlavní problém.

Je to nesmírná úspora času.

Bude vyžadovat hodně práce, ale hodně taky ušetří práci lékařům.

Děkuji za slovo.

Velice často u toho lékaře je ve stresu. Takže to je další nutné domyšlení toho, aby ten systém byl kompletní.

Prosím, máte slovo. Vaším prostřednictvím si dovolím jenom odpovědět panu poslanci Vyzulovi. Koneckonců já su toho zářným příkladem, doufám, tady ve Sněmovně. Ale vážně.

Toto se také musí změnit. Nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Profant a připraví se pan poslanec František Petrtýl.